A myslím si, že je naprosto nedostatečné, že nám slíbil, že přijde jenom v tomto roce. To znamená asi jednou v tomto roce.

Protože pokud máme 800 tisíc lidí v exekuci, tak to není opravdu věc, která by se měla odbýt tím, že premiér do Sněmovny nedorazí a nevyjádří se k tomu. Přečtu několik omluv.

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Také bych chtěl vystoupit k programu pana premiéra.

Myslím si, že ti jeho úředníci úplně dobrou práci neodvedli.

Nevím, proč se toho obává, zřejmě nechce slyšet nějakou kritiku.

Děkuji vám za to. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přiznám se, že mě velmi zklamalo, že odešel pan ministr Havlíček, což je současně vicepremiér. Předpokládal jsem, že tady zastupuje pana premiéra vzhledem k tomu, že poslanci hnutí ANO na minulém jednání odhlasovali, že se touto interpelací chtějí zabývat i bez přítomnosti pana premiéra. A následně jiný přítomný zástupce hnutí ANO ve vládě, co tu dnes na začátku schůze byl, odejde. Tak bych se chtěl zeptat pana ministra Petříčka, jestli bude odpovídat on na ty naše otázky na program pana Babiše, jestli jako zástupce vlády tady sedí proto, aby nám odpovídal, nebo tu sedí jenom z nějakého formálního důvodu, aby se nepřerušila schůze, což by mi přišlo trochu nedůstojné, když tedy vládní poslanci včetně některých poslanců ČSSD rozhodli o tom, že tato interpelace se bude projednávat i bez přítomnosti pana premiéra. Každopádně k tomu programu.

Je to téma, na kterém pan premiér vyhrál volby.

Protože 2 tisíce miliard, to by nám vyřešilo důchodový systém zhruba na 20 let.